Tam to narazí na dvě věci.

Prostě pro obyvatele kolem Berounky představa, že jim před domem postavíme protihlukovou betonovou stěnu do výše tří metrů a krásný výhled, který mají dneska, bude zničen okamžitě, a bude na mnohá léta zničen, protože to bude vypadat ošklivě, je pro mnohé občany, a já jim v tomto momentu rozumím, nepřijatelný a nechtějí to.

Paní poslankyně. Pane ministře, děkuji za odpověď. Jistě chápete, že mě zcela neuspokojila.

Pan ministr.